Ale já vám řeknu, proč si myslím, že je důležité, aby výstup vzdělávání na střední škole skutečně to ověření znalostí z přírodní vědy, z českého jazyka, cizího jazyka skutečně byl obsažen a obsahovala ho maturita do budoucna. Je to proto, že okolní země, vážené dámy a pánové, okolní země součástí maturity právě tu matematiku jako povinnou mají. No proto, že absolventi našich škol, ať středních, nebo vysokých, s ohledem na trendy, které nelze zastavit, jsou součástí globálního pracovního trhu.

Je to nesmysl. Je to lež. Pokud jsem zmínila přírodní, přírodovědný jazyk, tedy pro nás matematiku, cizí jazyk a češtinu, tak chci říct, že z odborného hlediska podle mého soudu neexistuje nikdo, kdo by zpochybnil, že tyto tři kompetence pro úspěšnost ve vzdělávání i v životě skutečně absolventi škol potřebují.

Prosím vás, ta debata byla skutečně mimořádně náročná. Každý na to měl názor. Stejně tak trvalo další měsíce, mimochodem půl roku, než jsme se shodli nejenom jako politické strany, ale všechny odborné asociace, podotýkám všechny, byly jich desítky, na tom, jakým způsobem nastavit nařízení vlády, tedy které obory mají být do povinné matematiky vůbec zařazeny.

Toto vláda také schválila. Chci říct, že tím pádem musím absolutně odmítnout argument, že vláda či Poslanecká sněmovna nebo Senát napřed udělaly B, a potom udělali A. Ne. My jsme udělali A, řekli jsme, co je všechno potřeba udělat, aby fungovalo vzdělávání v matematické gramotnosti, odložili jsme o pět let start takovéto povinnosti v rámci maturity, a potom jsme to schválili.

Určitě by to doplnili.

Tak tomu opravdu říkám strategický, koncepční, analytický, velice samozřejmě profesionální přístup.

Je to platný zákon, platný stav, nevím, kdo studenty má zájem strašit. Tak netýká se jich: zdravotnické obory, obory sociálních služeb, sociální práce, pedagogické obory středních škol, umělecké obory. Neříkejte, vážené kolegyně a kolegové, kteří budete vystupovat na pultíku, že jde o plošné zavedení.

Toto Sněmovna v minulém funkčním období neřekla, neřekla to ani předchozí vláda. Dvě politické strany v této vládě pokračují. Předpokládám, že většina kolegů ve vedení těchto stran to ví. Co řekla vláda v minulém funkčním období? Na základě debaty v Poslanecké sněmovně, na základě toho, že byla zavázána Poslanecké sněmovně, naopak přijala ten telefonní seznam opatření pro náběh zkoušky z matematiky, která právě měla řešit, a bylo na to pět let, nebo stále ještě je, probíhá ten čas, myslím, že pět let je dostatečná doba na to, aby se událo následující. A trošku to souvisí s těmi příspěvky, tak jak jste je tady, kolegové, zmiňovali. Ano, jak říkal kolega Svoboda vaším prostřednictvím, je falešné, ale já jsem to také říkala už ve své faktické poznámce, je falešné se tvářit, že výstupy středních odborných škol, učilišť s maturitou a gymnázií jsou stejné. No já jsem to zmiňovala, že to je pouze zdánlivé.

Obory středních odborných škol. Byly to jasné úkoly a pořád jsou. A teď proč jde o tu revizi rámcových vzdělávacích programů středních odborných škol a proč jde o revizi oborů středních odborných škol. Myslím si, že těmto slovům nikdo nerozumí, co to vlastně znamená.

Střední školy se minimálně deset let potýkaly s tím, že je demografický pokles, každá střední škola zuby nehty držela studenta, při vší úctě, jdou o tom legendy, dokonce i ty studenty, kteří tedy příliš rozumu, natož na gymnázium nebo střední odbornou školu, například průmyslovku, v uvozovkách příliš rozumu nepobrali, nebo za normálních okolností kdyby bylo více dětí v rámci demografie, tak by se tam nikdy neocitli. To samozřejmě vedlo k tomu, že řada škol, např. zemědělských oborů nebo technických oborů, aby se udržely, aby měly co nejvíc studentů pro udržení školy, míchala různým způsobem obory, které má. Tak se stalo, že např. na zemědělských oborech nemáte jenom typické zemědělské obory, ale máte tam technické obory, průmyslové obory, máte tam obory služeb, zkrátka všechno dohromady.